Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 225, přihlášeno 96, pro 31, proti 8. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 227, přihlášeno 96, pro 82, proti 1. Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 229, přihlášeno 96, pro 25, proti 1. Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Dále.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Další.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A nyní poslední bod, který se týká oblasti vzdělávání: Poslanecká sněmovna ukládá vládě ČR, aby učinila následující kroky v oblasti vzdělávání, tedy aby konkrétně

Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 235, přihlášeno 96 poslanců, pro 41, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Tak paní zpravodajko, já vám děkuji za vzornou spolupráci. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, prosím, věnujte mi krátce pozornost.